Je to mé téma. Já se na to podívám trošku jinak než ostatní.

A pak je to zneužíváno k tomu, že se řekne, podívejte se, máme tady dezinformace, musíme proti tomu bojovat.

Děkuji za pozornost.

A proč? No proto, že pan ředitel Dvořák zkrátka akceptuje to, že Česká televize není nezávislá. Česká televize je netransparentní.

No protože Česká televize a některé ty pořady jsou součástí pětikoalice. A Česká televize vyhrála volby pětikoalici, sněmovní volby 2021, a samozřejmě teď významným způsobem vyhrála i prezidentské volby.

Události, komentáře, tam taky je to součást Tálibánu.

Oni potřebují udržet pana Dvořáka.

Vy tady máte krásné projevy a já vám to říkám natvrdo. Jaké mám důkazy?

Proč nikdo nedodržuje etický kodex?

Tak si to pusťte, jak mě tam Moravec dehonestoval, urážel.

A teď má cíl vytvořit novou levici.